On po mně ještě vystoupí pan poslanec Jiří Mašek, který byl na bezpečnostním výboru zpravodajem tohoto strategického dokumentu, byť bylo tedy i na bezpečnostním výboru řečeno ústy jak pana Vlčka, tak pana ministra vnitra, že to není strategie, že jsou to zatím strategické priority, ale jestliže Poslanecká sněmovna schválila, že máme tuto strategii obdržet do 14. dubna, tak ji měli obdržet všichni.

Takže to bych určitě nějakým způsobem nenamítala. Co mi vadí, že takto důležitý dokument a takto důležitá věc není zařazena na program jednání této Poslanecké sněmovny. Takže paní předsedkyně, já bych vás chtěla velmi poprosit o zařazení bodu, a to je Strategie zvládání uprchlické krize, a chtěla bych, aby tento bod byl zařazen na pořad této schůze. Děkuji vám. Děkuji za přednesený návrh. Nyní pan předseda Jakob s přednostním právem.

Děkuji, pane předsedo. Já bych ještě chtěla zareagovat také na předsedu poslaneckého klubu TOP 09 pana Jakoba, prostřednictvím paní předsedající.

Byla jsem to já, která jsem vás tady pomalu prosila: Pojďme, schvalme ten program, řešme to. Jestli pak vláda přijde s nějakým lepším řešením, tak přijďme a řekněme: Máme na stole jiné řešení, ale je nutné to přijmout od 1. ledna.

A mně vadí, protože já jsem v minulé Sněmovně byla a měla jsem ještě tu čest sedět tady úplně uprostřed, kde dneska sedí pan poslanec Krejza, a pamatuji si, jak sem chodili poslanci a říkali: V rámci covidu ještě musíte pomoct těmto, ještě jsou to překladatelé, ještě jsou to další, kteří potřebují, a tak dále, vládo, reagujte na to! Musíte vypsat další dotační program, musíte pomoct!

A já se chci zeptat, kdy tedy města, obce, kraje dostanou ty finanční prostředky v rámci řešení uprchlické krize? Ti možná něco dohodnou, možná nedohodnou, ale všichni přece víme, že proces projednávání i změny státního rozpočtu není ze dne na den.

Dneska se avizuje, že každý kraj měl dostat 10 milionů. Tak se jich zeptejte. Nedostali do současné chvíle ani korunu!

Je tady krize uprchlická a je tady krize hospodářská a musí se řešit obě ty krize najednou.

A proč jsme to neudělali my? Protože to navrhla minulá vláda? To je ten důvod? Ale my jsme tady přece od toho, abychom pomohli lidem, a ti lidé pomoc potřebují a potřebují ji teď, protože jakmile to neuděláme, tak také může nastat to, že se podniky budou zavírat, že lidé nebudou mít práci a že dojde k velké řetězové reakci. Já bych vás všechny chtěla poprosit, abyste už si to všichni uvědomili a tu situaci řešili. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo.

Proč ne?